Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas, na který jsem přerušil naše jednání, již uplynul, a přesto zde stále není přítomen žádný člen vlády.

A to si myslím, že by nebyl dobrý postup.

Dále je zde interpelace na ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka pod sněmovním tiskem číslo 1187.

Prosím.

Děkuji. Přerušení, dobře.

Děkuji kolegům, kteří přicházejí.

Pokud se nám nepodaří naplnit kvorum čemuž v tuto chvíli rozumím, protože zahájení bylo překvapivé takhle rychle tak budu muset přerušit jednání na pět minut.